Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to návrh F5, který zajišťuje, že rozpočtová opatření nad 1 mld. korun bude projednávat rozpočtový výbor.